Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme pokračovat. Pane předsedo, vy jste sice přihlášen trvale ještě před přestávkou, ale je tu další přednostní právo předsedy poslaneckého klubu ODS. Ptám se tedy, jestli chcete pokračovat, nebo jestli umožníte panu předsedovi Zbyňku Stanjurovi vystoupení.

Hned po vystoupení pana předsedy Stanjury, pokud nebude žádné další přednostní právo, protože tím pádem byste byl ještě chvilku odsunut. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já to velmi často neříkám, velmi často jiné pasáže vládního programového prohlášení kritizuji, ale tady to je skutečně v souladu, a až budete mít chuť a čas, tak si můžete porovnat text, který se týká zdanění hazardu, který je vládním programovém prohlášení, s tím konkrétním pozměňovacím návrhem. V zásadě se jedná o to, zda máme všechny druhy hazardu zdaňovat jednou sazbou, nebo různými sazbami podle jejich společenské nebezpečnosti či dopadu jak na jednotlivce, tak na rodiny, tak samozřejmě potom na veřejnou správu, která musí řešit negativní dopady spojené s hazardem. Když si vezmete ten původní poslanecký návrh pana poslance Volného, tak ten vycházel z toho, že zůstane zachována stejná sazba pro všechny druhy hazardu. Pak jsme se z novin dozvěděli, že existuje koaliční kompromis, který jiným způsobem zdaní loterie, sázkové hry a jiným způsobem technická zařízení.

V návrhu, který jsem předložil, navrhuji zavést pro každý tento typ hazardu či sázek nebo her, jak jsme teď byli poučeni, jinou sazbu, a to podle jejich opravdu škodlivosti a společenské nebezpečnosti. To znamená, nejnižší sazbu, ale vyšší než dneska, podotýkám, navrhuji pro číselné loterie. Zjednodušeně pro ty, kteří se přesně nevyznají v té terminologii kolem hazardu, typickým produktem je sportka, kterou hrají podle mých informací statisíce občanů týden co týden.

Možná ty kursové sázky, ale málokdy ty číselné loterie. To byla také číselná hra. Říkám, nijak dramaticky se neliší od toho návrhu, který podal pan poslanec Volný.